15.

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, který se tímto ujímá slova. Prosím, pane ministře.